Požádám vás, abyste se usadili na svá místa. Paní poslankyně Oborná má náhradní kartu číslo 14.

Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů tentýž den.

Pan kolega Bartoš má náhradní kartu číslo 13. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Má někdo jiný návrh na ověřovatele 17. schůze? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat. V hlasování číslo 1 schválíme ověřovatelkami této schůze Janu Černochovou a Kateřinu Valachovou.

Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji tedy, že ověřovatelkami 17. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili paní poslankyni Janu Černochovou a paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání 17. schůze tito poslanci: pan poslanec Milan Chovanec z osobních důvodů, pan poslanec Roman Sklenák do 12 hodin ze zdravotních důvodů.

Přihlášku žádnou nemám. Konstatuji tedy, že pořad byl stanoven podle rozhodnutí organizačního výboru s tím, že je na něm uvedena i otázka písemných a ústních interpelací, pokud by schůze trvala i další den, a podle zákona o jednacím řádu je ve čtvrtek den, kdy se projednávají ústní a písemné interpelace. Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o stanoveném pořadu schůze, a to v hlasování číslo 2.

Kdo je proti? Děkuji vám. Pořad schůze byl schválen. Vzhledem k tomu, že pan předseda Poslanecké sněmovny přivítal zde v Poslanecké sněmovně ohlášeného prezidenta republiky, přeruším do příchodu prezidenta republiky projednávání této schůze.